Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Poslední čtyři roky je silně akcentováno a skloňováno téma právě dvojí kvality potravin.